Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Marian Bojko a pak s přednostním právem pan ministr Blatný.